124.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na úvod třetího čtení jen stručně připomenu, že návrh zákona řeší akutní personální problémy v lékařské posudkové službě a obsahuje dvě opatření. Jde o návrh na převedení posudkových lékařů z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce a dále o návrh na převedení kompetence posudkových komisí MPSV posuzovat zdravotní stav pro účely odvolacího řízení správního u nepojistných sociálních dávek na lékaře České správy sociálního zabezpečení. Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů již zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení.

Vznikl by totiž nelogický stav, kdy by posudkové komise posuzovaly nadále zdravotní stav pro účely odvolacího řízení správního ve věcech nepojistných sociálních dávek, ale současně by získaly novou kompetenci posuzovat tento zdravotní stav ještě pro účely přezkumného řízení soudního.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně, a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Dovolte mi možná jednu připomínku pro ty z vás, kteří se třeba touto materií nezabýváte, a možná vznést jeden dotaz. Podle mého názoru i podle diskuse na výboru pro sociální politiku je vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, i podle mého názoru, relativně bezproblémovou záležitostí, ale chtěl bych vás upozornit pouze na věc, která se objevuje v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem B, který přednesl a předložil pan poslanec Roman Sklenák, a která podle mého názoru nesouvisí s touto novelou. Prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu, pokud projde nebo neprojde, se má posouvat platnost eNeschopenky, je to v jedné větě, z roku 2019 na rok 2020. A já bych se, proto mi dovolte vznést ten dotaz, chtěl skutečně zeptat, a tím se možná vracím k té bouřlivé diskusi, kdy jsme nakonec ne našimi hlasy odsouhlasili zrušení karenční doby, chtěl bych se zeptat, protože v rámci té diskuse zazněl evidentně veřejný příslib jak z úst pana premiéra, tak z úst vládní koalice, že nedojde ke zrušení karenční doby dříve, než bude zavedena plnohodnotná eNeschopenka, a z toho důvodu bych se chtěl zeptat, jestli tento veřejný příslib platí.

Tak se chci zeptat především pana premiéra nebo někoho relevantního z vládní koalice, jestli stále platí veřejný příslib, že nebude zrušena karenční doba do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. A za další, protože víme, že se eNeschopenkou zabývala i vláda České republiky a to je ta druhá věc, bych chtěl vznést dotaz, zda a v jakém termínu vlastně bude plnohodnotná eNeschopenka a jestli vůbec zavedena do české legislativy.